Z té studie samozřejmě by vyplynula odpověď i na otázku, kdy budou otevřeny školy pro další ročníky.

Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

K zahájení výuky v prvních a ve druhých třídách jsme přistoupili proto, že souhlasím naprosto s vámi, že výuka, resp. edukace jako taková je něco, co je naprosto základní, a mít nekulturní a nevzdělaný národ by bylo něco, co se nám vrátí stokrát. Úplně souhlasím s tím, že jsou to zejména děti prvních a druhých ročníků, pro které distanční výuka v podstatě není vůbec akceptovatelná, a souhlasím s tím dokonce, že děti v tomto věku by nakonec ani neměly vědět, co je to počítač.

Jedná se o poměrně strukturovaný systém, který jde napříč všemi oblastmi lidského života a dopředu a standardizovaně řekne, co se stane když. A také určí, co bude tím když. Proč jenom první a druhá třída? Odpověď není tak složitá.

O tom rozhodne vždy ředitel školy, případně uvažovat o různých výjimkách a individuálních plánech pro žáky se zdravotním rizikem. To berte prosím jenom jako jakési doplnění. Takže zpět k vaší otázce.

A údaje nebo statistiky, které najdete v literatuře, ty se samozřejmě extrémně liší. Najdete statistické práce, které budou tvrdit, že školy jsou veliký problém, ale budou to zejména práce ze zemí typu Kanada, Čína, z jiných oblastí, s jiným školstvím a s jiným přístupem, dokonce i s jiným přístupem ke vzdělávání a k počtu dětí ve škole. Naopak některé německé práce naopak budou ještě daleko benevolentnější, než jsou naše doporučení. Děkuji. Ano, mám zájem. Děkuji, pane ministře, za vaše odpovědi. To je samozřejmě jasné, ale třeba i třetí, čtvrté třídy, nebo jak jsem tady zmiňoval, první ročníky druhých stupňů, kde zase dochází k velkému přechodu, co se týká hlediska vzdělání, jsou tam zase úplně nové předměty, tak ty děti tím také trpí.

Děkuji. Pan ministr odpoví na doplňující dotaz. Prosím. Pane předsedající, dámy a pánové, naprosto vnímám to, co říkáte, a lidsky s tím souhlasím.

Takže je to jednoznačná priorita, která se vine celým tím systémem opatření, a děkuji za tuhle doplňující informaci.

Děkuji za slovo. Jelikož o tom příští týden budeme jako Poslanecká sněmovna hlasovat a mám na to i spoustu dotazů od našich občanů, tak mě zajímají konkrétní důvody, proč musíme opět prodloužit nouzový stav.

Znamená to tedy, že budou až do konce roku zavřené služby?

Naše občany to zajímá. Děkuji.

Jak bylo už řečeno, bude to samozřejmě meritem rozpravy ve chvíli, kdy vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o další prodloužení, ale úplně rozumím vaši snaze tuto diskuzi zahájit už nyní.